Tento sněmovní tisk projednal petiční výbor.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zpráva je velmi podrobná, má velmi profesionální redakční členění a ta filozofie je také velmi jednoduchá. Možná řešení navrhuje Poslanecké sněmovně formou legislativních doporučení a zároveň také reaguje na to, jakým způsobem byla využita doporučení předložená v předchozích letech. Jenom dovolte několik čísel, která napovídají o tom, že ta činnost je velmi bohatá.

Pomoci mohl úřad v 70 procentech lidí, kteří se na něj obrátili, a 6 010 lidí využilo informační telefonní linku k ověření, zda jejich řešení problémů je dobré, k získání informací a k další komunikaci.